Pro kolegy poslance. Technická nemůže být, když je uzavřena rozprava. To jen tak mimochodem.

Tak o co se vlastně přeme?

A já tu nejsem od toho, abych říkal, kterému poslanci věřím, nebo nevěřím, že mu fungovalo, nebo nefungovalo hlasovací zařízení, a navíc, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, velmi těžko se dokazuje něco, co nejde. Nevím jak. Jenom říkám, že to nebylo ani v pátek, ani dneska z našeho klubu, ale ten spor je zbytečný. To je celé, podle mě hlasování máme za dvacet vteřin vyřešené. Děkuji. Pan předseda Kováčik.

Nejednotnost výkladu. Zákonu tím vyhovíme, říkám na rovinu, to není nic proti zákonu. Je to technická věc, která tady fungovala řadu let bez problémů, nebo bez významných problémů. Prosím, pojďme se k tomu vrátit. Navrhuji to teď zrovna.

Také děkuji. Pan předseda Bartošek.

Může se stát chyba na kartě, může se něco stát. Prostě respektujme to.